Nejdříve dovolte, abych mezi námi přivítal veřejnou ochránkyni práv paní Annu Šabatovou. Paní veřejná ochránkyně práv je přítomna a já bych ji rovnou poprosil, aby uvedenou zprávu uvedla.

Prosím, máte slovo.

Nebudu je číst. Jenom chci říct, že jedno z nich aby byl zrušen poplatek za podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o nezákonnosti veřejných zakázek byl mezitím zrušen Ústavním soudem pro neústavnost.

Je to prostě tak.

To nejsou všechno právníci.

Můžete to chápat jako slova na rozloučenou. Myslím si, že se to sluší. Za těch dvacet let se samozřejmě instituce výrazně proměnila. Zákon prošel čtrnácti novelami a přibylo pět nových oblastí působení.